Zpravodaj tedy jen oznamuje číslo pozměňovacího návrhu a jeho charakteristiku.

Myslím, že je dostatečný klid. Pane zpravodaji, pokračujte. Děkuji.

Stanovisko, paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Další návrh, pane zpravodaji. Stanovisko?

Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. N721 ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Stanovisko?

Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko?

Návrh byl přijat. Stanovisko, paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Paní ministryně, stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Pardon, pane zpravodaji. Pan poslanec Veselý se hlásí pravděpodobně k zápisu o hlasování.